Děkuji. Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové.

Já nemůžu mluvit za pana ministra zahraničních věcí, protože toto je primárně v gesci Ministerstva zahraničních věcí, je to konzulární záležitost.

Jediné, co neproběhlo, je, řekněme, kontakt na té nejvyšší úrovni mezi ministrem zahraničí České republiky a Francie. Takže jestli vám to takto stačí. Já se nechci pouštět do detailů, protože mám nějaké informace o tom, jaké důkazy byly z té francouzské strany předvedeny.

Já vám děkuji. Zřejmě jsem nestihl přečíst, že s náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Munzar. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze.

Nejprve tedy návrh, tak jak jej předkládá grémium. Nikoho nevidím. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Kubíčka, který navrhuje, abychom bod 32, tisk 205, o elektronické evidenci tržeb, v prvém čtení, zařadili jako první bod po třetím čtení zítra, ve středu 13. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana místopředsedy Okamury na zařazení nového bodu a jeho následné pevné zařazení.

Nejprve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu na schůzi.

Kdo je proti?

O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Dále zaznělo veto na návrhy pana poslance Jurečky. Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové, která navrhuje zařadit tisk 214, novelu trestního zákoníku, jako první bod po pevně zařazených bodech dnes.

Tento návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana poslance Kopřivy, abychom zítra po pevně zařazených bodech zařadili body 59 a 60, což jsou tisky 201 a 211.

Kdo je proti? Přihlášeno je 176, pro 44, proti 55. Pak zde máme další dvě veta. Tím jsme se vypořádali se všemi změnami pořadu schůze, tak jak byly navrženy. Dovolte mi přečíst omluvu. Pan poslanec Grospič se omlouvá od 15 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání mimo Sněmovnu. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu.